Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás stručně informovala o předložené dohodě o převádění a sdílení příspěvku do jednotného fondu pro řešení krizí označovaného jako IGA. IGA je mezivládní dohoda, která doplňuje text nařízení o jednotném mechanismu řešení krizí a řeší některé otázky související s ustanovením a fungováním jednotného fondu pro řešení krizí. Vůči České republice se IGA použije ode dne jejího případného vstupu do bankovní unie, a to buď přijetím eura, či uzavřením institutu tzv. úzké spolupráce s Evropskou centrální bankou a zapojením do jednotného mechanismu dohledu. Pro Českou republiku jako členský stát mimo eurozónu tak v současnosti nevyplývají z podpisu této dohody žádné další povinnosti.

IGA je proto znovu předkládána oběma komorám Parlamentu k vyslovení souhlasu s ratifikací, došlo pouze k aktualizaci znění předkládací zprávy, která je součástí vámi obdrženého materiálu.

Děkuji. Původně byl zpravodajem pro prvé čtení určen pan poslanec Vít Rakušan, který není přítomen, je omluven, zastoupí ho jako zpravodajka paní poslankyně Karla Šlechtová, ale protože jsme v prvém čtení, musíme dát o změně zpravodaje hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Paní poslankyně Šlechtová je zpravodajkou a teď jí dávám slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, paní ministryně, paní poslankyně, páni poslanci, já jenom vypíchnu to, co zde již paní ministryně sdělila, a to že Česká republika by měla převzít plná práva a povinnosti smluvní strany právě z této dohody IGA dnem přijetí eura jako své měny.

Proto doporučujeme její ratifikaci. Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, vážená vládo, já bych mohl jenom zopakovat to, co tady už bylo dvakrát řečeno, že Česká republika nemusí přistupovat k této dohodě, v současné době, jak bylo řečeno, je výjimkou, a já bych doporučoval, abychom tou výjimkou zůstali minimálně do té doby, než Evropská unie rozhodne kromě zřízení jednotného fondu pro řešení krizí o opatřeních, která by vedla k rozpočtové a fiskální disciplíně států, které s tím dnes mají obrovské problémy, můžu tady jmenovat Řecko, Španělsko, Itálii. A ten jednotný fond vzniká právě proto, aby z něj byly sanovány stávající chyby těchto vlád a těchto rozpočtů. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Dále se z místa do rozpravy hlásí pan poslanec Holík. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se připojím k prohlášení svého předchůdce.

Děkuji. Hlásí se prosím ještě někdo do obecné rozpravy? Nehlásí, obecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečné slovo má paní ministryně. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já jsem to tedy řekla v úvodním slovu a zopakuji to.

Děkuji.

Má někdo jiný návrh? Ano. Pan poslanec Skopeček vystoupí s návrhem na přikázání dalšímu výboru. Prosím, máte slovo. Ano, děkuji. Ne, budeme tedy postupně hlasovat. Nejprve budeme hlasovat o přikázání zahraničnímu výboru. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat o přikázání výboru pro evropské záležitosti. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? V hlasování číslo 319 přihlášeno 144 poslanců, pro 120, proti nikdo. Konstatuji, že návrh jsme přikázali k projednání zahraničnímu výboru a výboru pro evropské záležitosti, a končím prvé čtení tohoto návrhu.